Prostě a jednoduše, když dva dělají totéž, není to zřejmě totéž. Já jen upozorňuji, že pro klub KSČM je v této souvislosti daleko větší hrozbou možnost rozpočtového provizoria a možnost škod, které by rozpočtové provizorium napáchalo u obcí, u měst, u krajů, u čerpání evropských prostředků, nebo tzv. evropských prostředků, než to, že rozpočet, který mimochodem spatřil světlo světa ještě v bývalé vládní koalici, byl poměrně nevýznamně poupraven dosavadní vládou. Tak holt ano, pojďme k tomu, dělejme ho teď, a posléze je možné se přece bavit o zásadnější změně. A tam ta diskuse musí být ale podrobná a dostatečná. A nyní ještě s přednostním právem pan poslanec Votava. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych možná krátce reagoval poznámkami na některé věci, které tady zazněly. Ale je třeba říci a to tady zaznělo , kdo tu situaci zavinil.

Kdo to zavinil? Přece to byla jejich vláda, vláda Nečasova. A jestliže pan poslanec Kalousek dneska říká, že neměl dostatek času na to, aby se seznámil s tím rozpočtem, tak vždyť je to primárně, pane kolego, váš rozpočet! Pane zpravodaji, prosím oslovujte ostatní kolegy pouze mým prostřednictvím. Ano, omlouvám se. Rusnokova vláda neměla zase tolik času, aby do něj mohla nějakým radikálním a zásadním způsobem zasahovat. A bohužel samozřejmě bude se muset s tímto rozpočtem poprat vláda, která nastoupí. Bude muset. Ale my samozřejmě máme ambici, už z řady důvodů, i proto, aby veřejnost viděla, že Sněmovna pracuje, je schopná se domluvit, a hlavně nechceme rozpočtové provizorium, protože to asi pro Českou republiku není nic dobrého, pracovat v rozpočtovém provizoriu proto chceme, aby byl schválen, byť za takto mimořádné situace.

To nemůžete popřít. Pan předseda Kalousek tady dnes možná nezmínil to, co zmiňoval na rozpočtovém výboru že projednávání je protiústavní. Pak jsem slyšel vyjádření, že je to na hraně Ústavy, tak nevím. Ani to není pravda. Svolání mimořádné schůze na pátek je zcela v souladu se zákonem.

Většina v organizačním výboru, mám takový dojem, že to bylo 9:3, toto také schválila.

Nehledě na to, že mám i stanovisko legislativního odboru, který toto naprosto potvrzuje. Oni si dělají tak trošku také alibi, takže je třeba tak trošku si taky sáhnout do svědomí, jak to doopravdy je. Ambice schválit rozpočet tady je, není to proti zákonným lhůtám. Myslím, že je to zcela v pořádku, a myslím, že i veřejnost uvidí, že je třeba, aby rozpočet byl schválen a nebylo rozpočtové provizorium. A ještě jednu poznámku. Pan kolega Kalousek navrhoval na rozpočtovém výboru vrácení k dopracování. Dobře, na to byste měli možná lhůtu 20 dnů. Ale určitě by nebylo rozpočtové provizorium v řádu jednoho dvou tří týdnů, bylo by to daleko, daleko delší. A mám takovou obavu, že by se vůbec zásadně a radikálně rozpočet v tak krátké době přepracovat nemohl. Děkuji panu zpravodaji.

Prosím, pane poslanče. Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího požádat všechny kolegy, aby pokud možno nehovořili v této sněmovně, pakliže skutečně tuto skupinu nezastupují, jménem představitelů municipalit, tj. starostů a primátorů v České republice. Já bych jako primátor stotisícového města chtěl autoritativně říct, že jestli bude státní rozpočet schválen 20. ledna, že to na toto město ani na žádná jiná města, obce a kraje žádný fatální vliv mít nebude. My jsme zvyklí připravovat své rozpočty věcně a se smyslem pro detail.

Děkuji za dodržení času. Prosím, pane poslanče, k faktické poznámce. Máte slovo. Děkuji za slovo. Naprosto neupírám nikomu právo myslet si o předchozí vládě, co chce. To je právo každého občana, nejenom poslance. Není ale pravda, že stanovení termínu toho, že projednáváme rozpočet až dnes, je vinou předchozí vlády. To, kdy byly volby, záviselo na dvou faktech na rozpuštění Sněmovny a na tom, kdy prezident stanoví datum voleb.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Musím říct, že je tady dojemná péče zástupců bývalé vládní koalice o procedury parlamentu. Jakoby vymazávají ze své paměti nepříjemné vzpomínky na to, co nás přivedlo do této situace.

Ale nelze jim upřít, že alespoň v jedné věci dosáhli úspěchu, a to je v dobrém ratingu této země a v levném financování českého státního, resp. veřejného dluhu. To je jedno jediné, co se jim povedlo. A počínání, které tady vidím, je zpochybňování toho jediného pozitivního, co zanechali vládě, která přijde.